Můžete nám prosím tento dar objasnit? A prosím o konkrétnější odpověď než pouze o to, že danou firmu neznáte. Od rána jste jistě měl dost času na to se minimálně s tímto seznámit. Jako předseda hnutí přeci musíte mít přehled o tom, s jakými firmami o podpoře jednáte, a tím pak předcházíte možným spekulacím. Ale zejména mě zajímá, jestli vrátíte tento dar, abyste zamezil dalším spekulacím. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych chtěl jenom říct, že hnutí ANO je transparentní. Takže naše příjmy na rozdíl od některých stran netvoří příjmy z jiných netransparentních stranických účtů či igelitek.

A společnost Velta Plus je taková firma.